To, co se už za vašeho ministrování, pane ministře, v Lesích České republiky děje, je podle mne v tomto případě vyhazování peněz zcela zbytečně, a myslím, že jste to neměl dovolit. Hezké dobré dopoledne. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající.

Bylo to na základě obvyklých referenčních cen tady v této branži, které se pohybují na hodnotě tří až čtyř měsíčních hrubých platů těch osob, které jsou v tom výběrovém řízení vybírány. Ta firma nedělala práci tří dnů.

A myslím si, že se ještě u Lesů České republiky budeme divit, co se tam dělo za předchozích ministrů zemědělství, kteří tento podnik měli ve své gesci a nechali tam ty věci fungovat tak, jak to roky fungovalo. Já děkuji panu ministrovi zemědělství. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

Nicméně tady jste se sám přiznal, že jste to takto chtěl. Tak proč to nemohlo být natolik transparentní, aby si generální ředitel řekl: já chci tyto lidi, jsou to moji nejbližší spolupracovníci, chci, aby Lesy České republiky fungovaly.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Kučera.

Máte tady prakticky omezený okruh lidí.

To bychom to nemuseli dělat. Ale to jsme právě nechtěli. Možná dost často, já jsem to říkal i minule, vy někdy tou optikou podle sebe soudím tebe potom vytváříte tady tyto hypotézy. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

To, co jste tady popisoval, jste popisoval a víceméně ta vaše slova mi v tomto dávají za pravdu takové vaše alibi.

To výběrové řízení skutečně bylo takovým vaším alibistickým pláštíkem, který to měl celé zakrýt.